Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. naravno da ništa od ovog nije tačno. Jeste onaj prvi deo, ali ovo obrazloženje džabe vičete, Arsiću. To je pomoćno radno telo koje pomaže samo tehnički na terenu u lokalnoj samoupravi. Kako mogu dva službenika da budu članovi radnog tela koji će sprovoditi instruktažu, kako? Kažete, vi ste birali članove RIK. Pa rade i za Narodnu skupštinu, pa glasaju li? Učestvuju li u raspravi?

To, po ovom što je Arsić objasnio, sekretar Skupštine bi mogao lepo da uzme učešće u raspravi i da glasa, a ne može. Tri lica iz statistike ne mogu da budu članovi.

Ne mogu, ljudi. Šest poznavalaca izbornog procesa, e, to su ti.

Neka dovode koga god imaju da im vrši instruktažu njihovih članova, ali onog državnog dela, stalnog sastava, samo RIK može da vrši instruktažu i niko drugi, pogotovo ne može neko drugi da daje nekakav papir koji potvrđuje da li neko može biti ili ne može biti član biračkog odbora. Ne može, a vi radite šta god hoćete. Vama ne bi bio prvi put da gazite Ustav, da gazite zakon. Radite šta god hoćete, ali mi nećemo prestati da u javnosti o tome govorimo. Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Zakon o izboru narodnih poslanika tačno definiše koja su radna tela za sprovođenje izbora. Ne postoje pomoćna radna tela. Radna tela za sprovođenje izbora po Zakonu o izboru narodnih poslanika su RIK u stalnom i proširenom sastavu i birački odbori u stalnom i proširenom sastavu Pročitajte lepo Zakon o izboru narodnih poslanika. Nemojte više da izmišljate. Ko će savetodavno da radi? Republička izborna komisija može to da radi, može da angažuje i druga lica, jer njih nema dovoljno da obiđu celu Srbiju npr. Tehnički je neizvodljivo. Nemojte da izmišljate da Republika Srbija se odriče svog suvereniteta u izbornom postupku. Ne odričemo se svog suvereniteta, ni jedan jedini korak. Nemojte, ako ste vi protiv nekoga, da nama prigovarate zašto on učestvuje kao posmatrač. Neka učestvuje svako ko hoće kao posmatrač. Ma, čega se bojimo? Mi nemamo taj problem. Znači, ako se bojite rezultata izbora, napadajte posmatrače. Mi nećemo ni u jednom jedinom trenutku da dovedemo legalnost i legitimnost rezultata i broj glasova koji budemo osvojili na izborima. Posle ovoga što ću sada reći može kolega Arsić šta god hoće, ja ni reč više neću, jer zaista sam šokirana. Neverovatno je da kolega Arsić kaže da su radna tela za sprovođenje izbora birački odbori i RIK. Nastavljamo po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč. Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, ja želim da, pre svega, pohvalim Zakon o agencijskom zapošljavanju koji je danas pred nama u načelnoj raspravi, jer će usvajanje ovog predloga zakona svakako regulisati oblast zapošljavanja putem agencije, obzirom da je agencija za zapošljavanje dugi niz godina prisutna na tržištu rada, a da do sada njegovo poslovanje agencije nije bilo regulisano. Takođe ću naglasiti da postoje brojni razlozi za donošenje, odnosno usvajanje ovog predloga zakona. Jedan od njih je usklađivanje pravnih propisa u Republici Srbiji sa međunarodnim izvorima prava, a takođe, sledeći razlog i takođe jako bitan je još jedan korak ka procesu pridruživanja EU i poštovanje Poglavlja 19, koje se tiče socijalne politike, kao i politike zapošljavanja. Ono što bih svakako naglasila i što je najvažnije prilikom usvajanja ovog predloga zakona jeste unapređenje položaja svih zaposlenih i zaposlenih trenutno pri agenciji, a takođe i zaposlenih koji će u budućnosti biti angažovani preko agencije. Ovaj Predlog zakona daje apsolutno jednaka prava i jednaki tretman zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu na neodređeno vreme ili određeno vreme sa agencijom, a takođe, i potpuno izjednačava prava s jedne strane, a sa druge strane i obaveze zaposlenih, kako preko agencije, na isti način i zaposlene koji imaju zaključen ugovor sa poslodavcem kome su iznajmljeni. S druge strane, Predlog zakona će precizno definisati i uslove koje je potrebno da agencija ispuni da bi dobila dozvolu za rad. Takođe, prema podacima bih naglasila da do septembra meseca 2018. godine u našoj zemlji je registrovano oko 111 agencija, tako da regulisanje njihovog rada je od velikog značaja, obzirom na ovaj broj. Takođe, obzirom da ovo pitanje do sada nije bilo regulisano i u praksi smo dolazili do raznih zloupotreba prava radnika, u smislu zloupotrebe da ne mogu da koriste godišnji odmor, da nemaju pravo na privremenu sprečenost za rad usled bolesti, kao i mnoga druga prava. Obzirom da je agencija najčešće zaključivala ugovor o privremenim i povremenim poslovima tu se i našla mogućnost uskraćivanja ovih prava koje sam navela. Postoji podatak da oko 2%, odnosno oko stotinu hiljada ljudi bivaju angažovani preko agencije različitim ugovorima i ostvaruju naknadu, odnosno zaradu na osnovu potpisanog ugovora sa agencijom. Ovaj procenat je približno jednak procentu zaposlenih preko agencije u državama članicama EU. Cilj predloga zakona je unapređenje položaja zaposlenih preko agencija, na taj način što će zaposleni imati pravo da ostvari naknadu zarade, takođe, da ima isto radno vreme kao i ostali zaposleni, mogućnost odsustva, takođe i korišćenja odmora, odnosno sva prava iz radnog odnosa kao i zaposleni koje poslodavac korisnik neposredno zapošljava. Ono što je najvažnije i na šta bih stavila akcenat jeste da usvajanje ovog predloga zakona će direktno uticati na smanjenje sive ekonomije, a takođe i na uspostavljanje reda u oblasti rada agencije i dovešće do pravne sigurnosti, a direktno utiče pozitivno na tržište rada i to će dovesti, svakako, do jedne adekvatne materijalne, kao i socijalne sigurnosti i poboljšanja životnog standarda naših građana. Takođe, usvajanjem ovog predloga zakona naša država će se svrstati u red država u kojima je ovo pitanje regulisano, a ovo je posebno važno za sve radno sposobne ljude u našoj zemlji, jednaki tretman ustupljenih, kao i neposredno zaposlenih. Predlogom ovih zakona svi radnici će uživati apsolutno ista prava, što je jako važno, a radnici bivaju zaštićeni duplo. Kada ih poslodavac angažuje preko agencije, poslodavac plaća naknadu zarade agenciji za te radnike, agencija isplaćuje radnicima. Ukoliko agencija svoje obaveze ne isplati, poslodavac je svakako dužan da isplati naknadu zarade. Ko je zaposlen za stalno, odnosno na neodređeno vreme u agenciji, uživa sva prava iz agencije. Znači, agencija ima potrebu da plaća i naknadu za bolovanje, regres, kao i platu. Preko agencija imamo podatak da najčešće bivaju angažovani građevinski radnici, poljoprivredni radnici, a u praksi je često i angažovanje programera. Za građevinske radnike je sasvim logično zašto bivaju najčešće angažovani, jer je potreba za građevincima gotovo prisutna 365 dana u godini i svakako je i interes agencije da ovakve radnike zaposle na neodređeno vreme. Kada je reč o radnicima u javnim preduzećima i jedinicama lokalne samouprave, iskoristila bih priliku da pohvalim jedan odgovorni rad SNS, na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Podsetila bih građane da smo u oktobru mesecu, usvojivši rebalans budžeta, obezbedili suficit u budžetu od 46,6 milijardi dinara koji nam je omogućio da povećamo plate u javnom sektoru u rasponu od 8% do 15% i da je ovo povećanje obuhvatilo i radnike koji su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave. Stabilne finansije države su svakako uslov za povećanje plata, a na jednoj stabilnoj i održivoj osnovi. Osim puteva, koje gradimo, i novih radnih mesta, koje otvaramo, veoma je važno i povećanje plata radnika, što će svakako dovesti do povećanja životnog standarda. Takođe bih iskoristila priliku da podsetim da će od 1. januara 2020. godine minimalna zarada biti uvećana za 11,1% Takođe, ono što je najvažnije jeste da je stopa nezaposlenosti u rekordno niskom procentu. Od kada se meri, od 1991. godine, na istorijskom je minimumu i na jednocifrenoj cifri procenta, od 9,5% Mi ćemo, naravno, dalje nastojati da se procenat nezaposlenih smanji novim investicijama, a zahvaljujući setu poreskih zakona i oslobađanja od poreskih opterećenja svakako direktno utičemo na lakše zapošljavanje i na povećanje broja zaposlenih, odnosno smanjenja broja nezaposlenih. Zahvaljujem, koleginice. Reč ima narodni poslanik Studenka Stojanović. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, poštovani građani Srbije, nadovezaću se na svoje kolege i između ostalog komentarisaću ovaj Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, obzirom da se tiče velikog broja ljudi koji su zaposleni preko agencije i da sa ne strpljenjem očekuju da nešto više čuju o ovom zakonu danas ovde u Narodnoj skupštini. Ovaj zakonski okvir uvodi se kako bi se regulisalo pitanje samih agencija za privremeno zapošljavanje koje postoje u praksi, a nisu obuhvaćene propisima koji uređuju oblast rada. Naime, agencijski radnici su zapravo ustupljeni zaposleni, odnosno oni zasnivaju radni odnos sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku. Ovaj zakon utvrđuje uslove pod kojima se agencijskim radnicima obezbeđuje jednak tretman u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, tačnije u pogledu zarada, radnog vremena, odsustva sa rada, odmora, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih uslova koji se primenjuju na zaposlene koje zapošljava poslodavac, po čijem nalogu i uputstvima agencijski zaposleni rade. Prema podacima Ministarstva za rad, zaključno sa septembrom 2018. godine, u Srbiji je registrovano 111 agencija za zapošljavanje. Ove agencije obavljaju poslove posredovanja u zapošljavanju i druge poslove u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Zaposleni agencije zaključuju ugovore o radu na određeno vreme ili ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa određenim licima i za potrebe rada kod drugih pravnih lica i preduzetnika. Tako angažovana lica nemaju odgovarajuća prava koja proističu iz radnog odnosa, stoga ovaj predlog zakona rešava vrlo važna pitanja za zaposlene preko agencija. Pre svega, pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje, pravo na plaćeni godišnji odmor i plaćeno bolovanje. Neto zaradu, koja je kod ovih zaposlenih u čak 45% slučajeva bila niža od 25 hiljada dinara, poslodavac će ubuduće morati da izjednači sa zaradama ostalih zaposlenih po istoj kvalifikaciji. Od sada će agencije moći da ustupaju poslodavcima samo zaposlene sa kojima su zasnovali radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, što će nesumnjivo doprineti povećanju broju zaključenih ugovora. Materijalna situacija agencijskih radnika će se značajno poboljšati i ne samo time što će im neto primanja biti veća, već će imati i zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i sva ostala prava koja zaposleni crpe iz radnog odnosa. Smanjiće se rad na crno, biće ukinuta i nelojalna konkurencija među samim agencijama, ali je svakako najvažnije to što će zaposleni preko agencija biti izjednačeni sa zaposlenima kod poslodavca kome su ustupljeni u pogledu radno-pravnog statusa. Zahvaljujem se ministarstvu na uloženom radu i prepoznavanju ovog problema, kao i na ponuđenim zakonskim rešenjima. Primena ovog zakona uslovljena je donošenjem podzakonskog akta koje ministarstvo treba da donese u roku od dva meseca po usvajanju ovog zakona, a ja im želim uspešnu implementaciju. Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Poštovani predsedavajući, poštovani građani Srbije, poštovane kolege narodni poslanici, siguran sam i toga su svi svesni da su građani upravo na izborima doneli odluku ko će ih voditi i ko će ih u Narodnoj skupštini predstavljati. Vodiće ih Aleksandar Vučić, predstavljaće ih narodni poslanici, a u ministarstvima će raditi oni ljudi koji dobiju podršku narodnih poslanika. U skladu sa tim, ministri su tu da budu na usluzi i budu servis građana i zakone koje predlaže ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srbije, koji dolaze na razmatranje u Narodnu skupštinu, dolaze kod ljudi koji se ovde nalaze, jer su tako hteli građani Srbije. Ovaj zakon, kao jedan od zakona koji, naravno, nastavlja kontinuitet donošenja zakona koji su u interesu građana Srbije, i to se ponavlja iz sednice u sednicu, od zakona do zakona, ali nije samo interes građana ovde, već je ovde interes države u pitanju da se ukine, ne da više nema rada na crno, neće ga više biti ni na sivo, ići ćemo na rad na belo svih ljudi koji rade, po bilo kom osnovu moraju biti zaposleni, moraju imati zdravstveno, moraju biti za to plaćeni adekvatno i to mora biti predviđeno i definisano zakonom. Plate i njihov iznos jasno su definisani zakonom, ali i najava povećanja plata u javnom sektoru koji, takođe, razmatramo dobar je, potreban je i, naravno, opet je usklađen sa potrebama i situacijom na terenu, pa je raspon plata u javnom sektoru, koji će biti povećan, od 7% do 15% i najveći iznos od tih 15% dobiće upravo zdravstveni radnici, medicinske sestre i doktori, što je, naravno, za svaku pohvalu i što pokazuje da se problemi prepoznaju, ali da se i u skladu sa zakonom rešavaju. Svakako u drugim gradovima postoje neki gradonačelnici, neki predsednici opština koji ne rade u skladu sa zakonom, ali na sreću građana njih je jako malo i biće ih sve manje i manje. Očekujemo da na sledećim izborima podršku dobiju oni koji su radili dobro i oni koji su radili u interesu građana. U Srbiji se na današnji dan traži, kako se kaže, radnik više, i to radnik svih mogućih zanimanja i svih mogućih kvalifikacija. To nije bila prilika i, verujte, a znate, tačan je podatak da je jednocifrena nezaposlenost. To oslikava trenutnu sliku, pri čemu je ta jednocifrena nezaposlenost posledica ozbiljnog, posvećenog i temeljnog rada u različitim segmentima. To nije proizvod jedne odluke, jednog zakona. To je set zakona koji, naravno, prati budžet, i to iz godine u godinu. Podsetiću, pre samo nekoliko dana, usvojili smo budžet za 2020. godinu, naravno, u novembru mesecu i ponovo u skladu sa potrebama građana, sa jedne strane, ali i države, sa druge strane. U Šapcu, nažalost, u gradu u kome živim, dolazim iz gradske uprave gde je sve moguće i gde sve može biti kao na vašaru u Šapcu. U toj gradskoj upravi se može desiti da gradonačelnik proneveri pet miliona evra 2015. godine, a da u 2019. godini i dalje on proziva i poziva na poštenje i preti predsedniku Srbije i proziva ministre i radi sve ono što nije u interesu građana Šapca, ni građana Srbije. Upravo u tom gradu se može desiti da u domu zdravlja bude zaposlen veterinar, da u vodovodu 23 zaposlena, samo zato što nisu hteli da skupljaju glasove za Dušana Petrovića, Vuka Jeremića, Dragana Đilasa, ostanu bez posla, da u domu zdravlja doktori ostanu bez posla iz razloga što neće da skupljaju glasove za to propalo, više nisu ni u stečaju, žuto preduzeće. Ni u stečaju nisu mogli da ostanu. Od pre neko veče više ne znaju ni kako se zovu, ni kako im se zove stranka, ni kojoj stranci pripadaju. Dobro je da građani Šapca vide, da građani Šapca znaju da postoje i drugi načini, da postoje i ljudi koji mogu da urade nešto dobro i za građane, ali i za samu državu. Niko dobrog radnika neće da otpusti, niko dobrog radnika neće ni da menja. Ono što je bitno i ono što svi znaju to je da je posvećenost i odanost, pre svega odanost preduzeću u kome neko radi upravo ono što pravi razliku. Siguran sam da nikada u novijoj istoriji nismo imali predsednika koji je bio toliko posvećen i koji je bio toliko odan i građanima i državi Srbiji.

Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Uvaženi ministri, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, mi danas u ovom visokom domu raspravljamo u načelu o setu zakona vezanih za plate zaposlenih u javnim agencijama, javnom sektoru i u lokalnim samoupravama. Dobar razvojni budžet, kao i ukidanje zabrane zapošljavanja, koju je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila u ovom visokom domu prilikom rasprave o budžetu dva su osnovna parametra za primenu ovih zakona. Predloženim izmenama navedenih zakona, redefinišu se rokovi zbog specifičnosti svakog dela javnog sektora, koji moraju da se analiziraju i prate da bi zakoni u potpunosti bili primenljivi,a ja bih ovome dodala i donošenje podzakonskih akata na vreme. Za uspešan rad svake lokalne samouprave potrebno je pored dobrog tima i objektivna slika nivoa razvoja, ali i konkretne preporuke. Postoji jaka veza između dobrog upravljanja i razvoja, jer je dobro upravljanje preduslov za razvoj. Zato je važno da zaposleni u javnom sektoru budu dobro plaćeni, da budu dobro nagrađeni za svoj rad, da se u javnom sektoru i u lokalnim samoupravama konstantno vrše edukacije zaposlenih, obuke zaposlenih, kako da lokalne samouprave apliciraju za projekte preko raznih evropskih i međunarodnih fondova. Iskustva zemalja koja su bila u predpristupnoj fazi EU mogu biti od posebnog značaja za primenu ovog zakona. Rasprava o ovom setu zakona je i prilika da se istakne važnost implementaciji ciljeva održivog razvoja, mislim na Agendu 2030, na lokal. Važna je takođe i transparentnost u radu kao i suzbijanje sive ekonomije. Za suzbijanje sive ekonomije smatram ovaj set zakona, o kojem danas raspravljamo i koji će do kraja nedelje, nadam se, usvojiti, ključnim. Veoma je važno što se setom ovih zakona izjednačava status radnika koji su na privremeno povremenim poslovima sa ostalim radnicima koji su zaposleni na određeno vreme i koji su u stalnom radnom odnosu bez obzira da li su zaposleni preko agencije ili poslodavaca. Posebnu pažnju treba posvetiti i kontroli radnika u inostranstvu, naših radnika koji se zapošljavaju u inostranstvu. Verujem da će jedan od ovih zakona posebno biti važan zbog toga jer smo imali problema u prethodnom periodu. Međutim, agresivno delovanje jednog dela opozicije, koji već godinu dana bojkotuje rad ovog visokog doma, zatim izmišljene afere za koje nemaju dokaze, naslovna strana Nedeljnika NIN, dnevnog lista „Danas“ svakako da tome ne doprinose. Crtanje mete na grudi predsednika Srbije Aleksandra Vučića svakako nije sloboda medija i to u zemlji u kojoj je ubijen premijer 2003. godine predstavlja posebnu opasnost. Naslovna strana svih novina je uvek dobro planirana i uvek ima određenu poruku, ali ona ne može da bude zamena za vraćanje poverenja građana u ljude koji su u opoziciji, u delu opozicije i koji planiraju da budu vlast, a isto tako veliki je problem što se koristi potpuno ista matrica koja je korišćena i 2003. godine kada je ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić. Crta se meta na grudi, kriminalizuje se porodica predsednika i to nije dobro. Naravno da je pravo opozicije da protestvuje, da kritikuje, da predlaže, ali svakako nije pravo opozicije da pravi linč, hajku i da na taj način od Srbije pravi buduće scenarije, pokušava da pravi buduće scenarije koji su bili u nekim zemljama. Reč ima narodni poslanik Radoslav Cokić. Izvolite kolega. Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, nema sumnje da ćemo mi podržati predloge zakona koji su danas na dnevnom redu jer ste vi naš izbor i vi uživate našu podršku i zajednički je cilj da ovu državu menjamo na bolje koliko je to moguće u oblastima gde je to moguće. Nije lako rekonstruisati državnu upravu, lokalnu samoupravu. To se pokazalo da je jako težak posao i to nažalost ne prati industrijalizaciju zapošljavanja ljudi i progres koji imamo u društvu. Menjale su se vlasti. Neki su ostavili katastrofalne posledice koje ne možemo ni dan danas da otklonimo ili možemo sporo da ih otklonimo prirodnim putem kako ljudi odlaze u penziju, jer se radi o živim ljudima koji su dovedeni i koji su primljeni za stalno i svako ko dođe u neko ministarstvo, na čelo neke opštine zatiče ogroman broj ljudi koji su mu stavljeni na raspolaganje, a koji rade u isto vreme protiv njega. Veoma je teško u tim uslovima da se radi. Drugo, postojanje velikog broja stranaka i ako dirnete nekoga, oni kažu – nemojte ovog našeg, pa onda drugi reaguju pa kažu – nemojte ovog našeg baš. Mi imamo obavezu i vi na tome radite da uredimo državu upravu i lokalnu samoupravu, da je svedemo, dimenzionišemo kako to odgovara ovoj zemlji i kako budžet ove zemlje može da podnese. Ne bih govorio o platnim razredima, već o nagrađivanju jer svi to znate i potpuno je apsurdno da ljudi koje je, i već je to rečeno ovde, mi imenujemo imaju dva, tri, četiri, pet puta veću platu nego što ima predsednik države. To možemo da regulišemo. Možemo to da otklonimo. Tako su se menjali iznosi plate da je na primer načelnik okruga imao 10 hiljada manju platu od šefa opštih poslova. Ne bi ni znao to da mi šef opštih poslova na to nije ukazao. Izvanredan čovek, pravnik koji je to primetio kao anomaliju. Znači, vi ste u ministarstvu, vidite šta nedostaje i šta možete da promenite i menjajte to, molim vas. Što se tiče zapošljavanja, samo da kažem veoma kratko, u ovom procesu industrijalizacije, dovođenja investitora, dovođenja radne snage, oni su odigrali značajnu ulogu, jer u ovu zemlju došli su investitori koji imaju takvu industriju koje naše obrazovanje, ne zato što je loše, nego zato što tako nije usmereno, nije moglo da prati. Mi smo praktično u svim fabrikama morali da tražimo radnike i da ih na licu mesta, odnosno u fabrici obučavamo za taj posao da bi normalno postigli produktivnost koja se od njih traži, jer su došli iz gimnazije, iz tehničke škole, iz prehrambene, iz svih škola koje imamo, sa fakultetima. Služba za zapošljavanje u tim uslovima odigrala je značajnu ulogu. Ja verujem da će i ove agencije da daju doprinos da relaksiramo tamo gde je to potrebno i da onoga ko vodi ovu zemlju i koji je motor našeg razvoja, pratimo na adekvatan način. Ne može Aleksandar Vučić da vuče sve nas na svojim leđima, moramo da radimo i mi, moramo da dajemo doprinos, moramo da ga pratimo u njegovom nastojanju da ovu zemlju stavi na mesto koje joj pripada. Još samo neku reč o onima koji ne sede ovde, a koji redovno primaju platu. Ne mogu da razumem te ljude, dugo, neću ni da pričam koliko dugo učestvujem u izbornim procesima, nekad zato što sam prinuđen da to tako bude, a nekada zato što dođu redovni izbori, a ako hoću da se bavim ovim poslom, pa ja jedva čekam da dođu izbori. Oni žele da bojkotuju izbore, a opozicija su, i traže neke druge načine da dođu na vlast. Molim vas ljudi, iznesite program, iznesite jedno rešenje za probleme u ovoj zemlji koje imamo, kako da nešto rešimo, još nijedno rešenje nisam čuo od onih koji ne žele izborima da dođu na vlast. Zbog toga SNS, koja u teškim uslovima vodi takvu politiku da ovu zemlju izvede na pravi put, da je modernizuje, da je stavi na nivo srednje razvijenih zemalja, sigurno će da zabeleži impozantan rezultat na izborima koji dolaze sledeće godine. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milan Knežević. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uveženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovu skupštinsku debatu, na početku bih samo podsetio, što i mi znamo, da smo u zadnjoj nedelji novembra usvojili budžet u zakonskom terminu, budžet koji je pokazao da je Srbija na pravom i stabilnom putu ekonomskog razvoja, budžet koji je razvojni, koji podrazumeva povećanje plata u javnom sektoru, koji ima velike investicije. Sam taj budžet da bi bio realizovan, implementovan u tom cilju, prate i ovi zakoni koje mi razmatramo u ove dve objedinjene tačke. Prva objedinjena tačka u načelu odnosila se na set poreskih zakona koji sad trebaju da omogućuju bolje okruženje, bolju implementaciju i realizaciju budžeta, a sve u cilju, naravno daljeg i boljeg ekonomskog razvoja i poboljšanja životnog standarda Republike Srbije i njenih građana. Ova druga tačka objedinjena, rekle su kolege, podrazumeva tri izmene i dopune tri zakona vezana za plate u javnom sektoru, u javnim agencijama i lokalnoj samoupravi. Radi građana reći, to su promene koje se odnose na pomeranje datuma, primene ovih zakona na 2021. godinu, što je sasvim logično, jer potrebno je još više poboljšati i stvarati bolje ekonomske pravne uslove da bi moglo da se na pravi način implementiraju ovi zakoni, kako se popularno kaže, o platnim razredima. U ovoj drugoj tački, već su i pominjale kolege u prethodnoj diskusiji, imamo Zakon o agencijskom zapošljavanju koji je sistemski zakon, novi zakon koji do sad nije postojao. Zbog građana, navesti nekoliko razloga potrebe za donošenje ovog zakona. Prvo, Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije i Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim Agencijama za zapošljavanje. Znači, donošenjem ovog zakona Republika Srbija se obavezala da uredi rad preko privatnih agencija za zapošljavanje, odnosno za zapošljavanje radnika sa ciljem da se stavljaju na raspolaganje trećoj strani, koja može da bude ili fizičko ili pravno lice. Druga stvar, značajna, jeste što u ovom Zakonu o radu našem, nema i nije definisan uopšte odnos poslodavca i posrednika između poslodavca i zapošljavanju radnika. Tako da praktično Zakon o radu ne uređuje zapošljavanje u svrhu ustupanja zaposlenih, drugim subjektima, odnosno korisničkim preduzećima. Jedini oblik radnog angažovanja u svrhu ustupanja drugim poslodavcima u domaćem zakonodavstvu je radno angažovanje na privremenim i povremenim poslovima preko omladinskih i studentskih zadruga, znači jedini. Treća stvar koja je omogućila dosadašnje formiranje ovih agencija za zapošljavanje jeste Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Na bazi ovog zakona su regulisani i uslovi za osnovanje i rad Agencije za zapošljavanje i praktično mi nismo imali pravu zakonsku regulativu u ovoj oblasti. Zbog nedostatka te zakonske pravne regulative bilo je mnogo oblika narušavanja ustavnih i zakonskih prava iz rada, socijalnog osiguranja, tako da je tu i u tu oblast potpada i rad na crno. Donošenjem ovog zakona se postiže više, naravno, dobrih efekata i označavaju na pravi način razrešenja ovog problema. Prvo, ovaj zakon će pozitivno uticati na tržište rada u smislu smanjivanja nezaposlenosti. Sigurno će dovesti do povećanja ugovora o radu. Doprineće poboljšanju materijalne i socijalne sigurnosti iznajmljenih radnika. Isto tako, dovešće do ukidanja nelojalne konkurencije između agencije i poslodavca i doprineće većoj konkurentnosti samih agencija. Praktično, ovim Zakonom o agencijskom zapošljavanju predviđa se maksimalna zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencije, a to će sve imati uticaj i doprinos za smanjenje rada na crno. Praktično, agencijskim zaposlenima biće obezbeđena jednaka zarada i drugi osnovni uslovi rada poput radnog vremena, odmora bezbednosti, zdravlja na radu i drugim uslovima rada koji se primenjuju na zaposlene koji neposredno zapošljava poslodavac. Sve ovo uticaće na smanjivanje rada na crno, smanjivanje zone sive ekonomije. Tako da, ovaj sistemski zakon dovodi do pravne, jasne regulative u ovoj oblasti, što će se manifestovati sigurnošću uposlenih radnika. U danu za glasanje podržaću ovaj zakon. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Uvaženi ministri sa saradnicima iz Ministarstva, ja ću danas govoriti o Predlogu zakona o agencijskom zapošljavanju. Pre nego što krenem u obrazloženje ovog zakona, ja zaista, kao žena, kao čovek, kao poslanica, ne znam već kako da sebe definišem, kao neko ko ima veliko poštovanje prema ovoj državi, a pre svega prema predsedniku Republike gospodinu Aleksandru Vučiću, ne mogu a da se ne osvrnem na morbidne naslovne strane, pre svega prva naslovna strana u NIN-u, direktno snajper u gospodina Vučića i gospodina Dodika, sledećeg dana prazna strana, a onda 2. novembra direktna meta pluća, znači, takođe snajper, gospodin Vučić meta i danas, „Danas“, kao „Danas“ novine, koje se prodaju valjda u 15 primeraka, ali dobro, gospodin Vučić ponovo meta, i to osam meta na njemu. Sramotno je ovo i skaradno, ovo može da uradi samo bolestan um. Ljudi, kaže gospodin glavni urednik Draža Petrović – ovo je metafora, nije meta. Metafora je skraćeno poređenje. Ovo nije skraćeno poređenje, ovo je meta, ovo je linč, ovo je poziv na ubistvo. Jeste li vi ljudi normalni? U 21. veku. Hoćete da prodate tiraž, stavite šta god hoćete, crtajte nas u najgorem mogućem izdanju. Mi smo sendvičari, mi smo bezubi, mi smo gubavi, ubavi, ko zna kakvi smo. Sećate se bombardovanja 1999. godine, svi smo bili meta. Građanski rat? Ne daj bože. Dajte se u pamet, nisu svi ljudi u Srbiji normalni, neko će da vidi ovo, pa će to i da uradi, ne daj bože. Šta sad treba? Satanizuju predsednika na sve moguće načine. Kreiraju javno mnjenje. Te mu otac nije otac, brat mu je šef mafije. Najveći gospodin koga sam ikada upoznala. Švercuje se drogom, oružjem, jedna afera fabrikuje drugu. Je li to poenta? Pa, dobro, radite to. Mene su ljudi zvali, zato sam se ponovo javila. Pričala sam o ovome pre neki dan i ponovo ću i ponovo, dok ovakvih slika ne nestane. Neka smo skaradni, bez glave, bez nosa, ali nemojte crtati mete. Ovo je poziv na linč. Tačka.

Je li to normalno? Nije, to je bolesno, po meni je ovo morbidno, skaradno. Nije prijatno, neprijatno je i boje se ljudi. Šta ja da očekujem kad je na predsedniku meta? Što se zakona tiče, zakon je dobar jer će napokon rešiti sivu ekonomiju. To znači da je agencija, kojih je trenutno 111 u Srbiji, po meni premnogo, ovo je mala zemlja za 111 agencija. One treba da postoje, naravno, ali da se reguliše zakonom kako može da izgleda jedna agencija. Znači, taksativno je nabrojano šta sve treba da zadovolji i koje uslove agencija da bi postojala. Pre svega, da čovek koji vodi tu agenciju bude fakultetski obrazovan. Zatim, da postoji poslovni prostor i tako redom, dok se ne ispune svi taksativno pobrojani uslovi, a onda da ministarstvo da dozvolu za otvaranje takve agencije. Kad se otvori agencija, pošto je bilo puno prigovora zbog agencija, urađene su ankete i masa ljudi se izjasnila tako što su imali platu od 25.000 dinara. To ne da je nedovoljno, nego je čak ispod osnovnog minimuma, od 1. januara ide minimalac od 30.022 dinara. Znači, niko ne sme da ima platu 25.000 dinara. Neće više postojati privremeno-povremeni poslovi, nego uvodimo ugovor o radu, tako da će se poboljšati kvalitet, odnosno uslovi rada za te zaposlene. Tako što će imati sva prava kao ljudi koji su stalno zaposleni. Tako što će moći da dignu kredit, tako što će imati godišnji odmor, tako što će imati sve benefite kao onaj ko radi u nekoj državnoj firmi ili bilo gde, ko ima ugovor o radu. To je dobro. Tako se radi. Inače, ako neko kaže da ovo ne valja, pa valja. Bila su javna slušanja, šira javnost je mogla da se upozna sa ovim zakonom i svako ko je želeo da da mišljenje, mogao je, to je otprilike mesec dana, i svi su mogli da se izjasne. Javna rasprava je bila u Beogradu, takođe u Nišu, Novom Sadu, ali i u Kragujevcu i Novom Pazaru. Znači, maltene kompletna Srbija. Samo u Beogradu je bilo 90 zainteresovanih lica, između ostalog vodeće kompanije, ogromne. Znači, „Delta holding“, ali i NIS, „Hemofarm“, „Lidl“, „Trajal korporacija“, ali i Zaštitnik građana, Američka privredna komora, advokatska kancelarija. Znači, onako širok dijapazon. Svako ko je želeo mogao je da kaže svoje mišljenje i zato mi danas i govorimo o ovom zakonu na ovaj način. Šta još treba istaći? Da ćemo podsticati zapošljavanje u manje razvijenim regionima. Strategija od 2011. do 2020. godine govori upravo o zapošljavanju u lokalnim samoupravama. Kako smo mi došli do toga? Tako što je Srbija danas faktor stabilnosti u regionu, tako što je dobro mesto za investiranje, tako što smo zaposlili preko 300.000 ljudi, tako što smo nezaposlenost sa 27% 2008. godine sveli na istorijski minimum, 9,5% Tako se radi. Nikada više ne bih volela da vidim ovo što sam danas videla, ne ponovilo se. U danu za glasanje ja ću podržati sve predloge ovih zakona. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, predloženim izmenama predloženih zakona redefinišu su rokovi uslovljeni potrebom za prelazak na nov sistem plata. Svi zaposleni moraju imati zdravstveno osiguranje i moraju biti adekvatno plaćeni. Takođe, značajna je borba protiv sive ekonomije. Suština je finansijska isplativost i održivost, a pritom se ne narušava finansijska stabilnost. Uspostavljanjem fiskalne i makroekonomske stabilnosti imamo i razvojni budžet za 2020. godinu. Cilj je da se kvalitet života unapredi i poveća broj zaposlenih. Svedoci smo šta svakodnevno radi Savez za Srbiju, nakon pokušaja nasilnog ulaska u zgradu Radio-televizije Srbije, pokušaja ograničavanja slobode predsedniku, narodnim poslanicima i niza incidenata. Došli su dotle da na naslovnoj strani NIN-a i dnevnog lista „Danas“ na slici sa jasno uperenom puškom u predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sa nacrtanom metom nastavljaju medijsku kampanju protiv njega. Kakvu tu poruku šalju? Stvaranje atmosfere u kojoj je njima sve dozvoljeno. Ideje mržnje i nasilja nikome dobro nisu donele. Ako se ovakva poruka šalje predsedniku države, šta onda mogu drugi da očekuju? Srbija je danas zemlja kranova i gradilišta u kojoj se grade brojni kapitalni objekti u svim sferama života, od novih auto-puteva do novih bolnica i škola. Očito da to njima ne odgovara. Smeta im veći broj zaposlenih, veće plate za sve građane, onima koji hoće da dođu na vlast bez izbora, smeta onima koji ništa nisu uradili i koji ništa nisu ostavili iza sebe. Zato se služe ovakvim metodama spinovanja i lažima i očito da žele da nas vrate u vreme kada su oni bili na vlasti, kada su Srbiju devastirali. Napuštaju ih mladi, rasturaju im se odbori, a stranka im se deli. Ovo odražava nemoć politike koju vode i zbog toga oni podršku u narodu nemaju. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević. Izvolite. Poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se nalazi set zakona kojima se definišu pitanja finansija i naravno da su usko vezani sa budžetom koji smo usvojili pre neki dan i koji predstavlja temelj i osnovnu platformu za dalje donošenje zakona iz oblasti finansija. Moram ponovo da istaknem da smo početkom oktobra usvojili prvi put u istoriji pozitivan rebalans budžeta, gde smo povećali plate, povećali smo penzije i povećali smo iznos novca za kapitalne investicije. Nakon toga usvojili smo budžet Republike Srbije prvi put u novembru mesecu koji je razvojni i koji je u interesu građana Srbije. Ovakvom politikom Aleksandra Vučića postali smo ekonomski, politički i vojni lider u regionu, a Aleksandar Vučić jedan od najuspešnijih i najpoštovanijih lidera u Evropi. Upravo ovakav napredak i uspesi Srbije na svim poljima počeli su da smetaju mnogima, onima koji ne žele dobro Srbiji. Ovo o čemu govorim posebno je eskaliralo poslednjih dana i to na naslovnim stranicama nedeljnika „NIN“ i lista „Danas“ gde imamo javno i otvoreno uperen snajper u Aleksandra Vučića što predstavlja pokušaj destabilizacije zemlje, poziv na javni linč i istovremeno poziv na ubistvo Aleksandra Vučića. Uz to imamo konstantne napade na njegovu porodicu, na ćerku, setite se da su je pratili stalni pokušaj kriminalizacije sina, brata i to sve preko medija koje kontrolišu ovi iz Saveza za Srbiju. Zato su skandalozne i veoma opasne izjave koje poslednjih dana daje Nebojša Zelenović i citiraću: „Aleksandar Vučić je dao nalog plaćenim novinarima da krenu u lov na veštice“ i sad posebno pazite ovaj detalj „da crta mete na čelima nepodobnih, da će se verbalno nasilje pretvoriti u fizički teror i da će da eskalira kriza koja neće moći da se kontroliše“ Ovde je stvarno dosta, tražim od Nebojše Zelenovića da objasni, pošto se kune u demokratiju i poštenje, kako to da grad Šabac, odnosno da Nebojša Zelenović iz budžeta finansira baš „NIN“ i „Danas“ i to samo u 2019. godini, za „NIN“ blizu milion dinara, a za „Danas“ blizu dva miliona dinara. To je ono što smo uspeli da saznamo. Pošto su „NIN“ i „Danas“ inače toliko tiražne i čitane novine, puca od tiraža, postoji osnov sumnje da Nebojša Zelenović sa ovim sredstvima koje izdvaja finansira gotovo najveći deo godišnjeg tiraža „NIN“ i „Danas“, pa samim tim postoji osnov sumnje da učestvuje i u uređivačkoj politici „NIN“ i „Danas“ i nadalje postoji osnov sumnje, pa mu postavljam pitanja – da li je učestvovao u kreiranju naslovnih strana novina „NIN“ i „Danas“ na kojima se nalazi Aleksandar Vučić? Isto tako, iz gradske uprave grada Šapca se uveliko hvale da takođe kontrolišu, a pretpostavljate i na koji način Tatjanu Vojtehovsku, za koju kažu da je čest gost u šabačkim kafanama i zajedno sa gradskom vlašću kuje planove kako dalje da napadaju Aleksandra Vučića. A na pitanje ko kontroliše Nebojšu Zelenovića najbolje smo videli pre neko veče iz gradskog odbora DS, prvo je ušao Dragan Đilas, a onda na povocu za njim i Nebojša Zelenović. Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić. Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, intencija Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju je da se radnicima koji rade preko Agencije za zapošljavanje, tj. na lizing, ubuduće omoguće isti uslovi rada, kao i ugovor o radu, kao što to imaju i zaposleni kod poslodavaca. Danas su ovi radnici mogli da budu angažovani preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji im nije omogućavao da ostvare pravo na bolovanje, godišnji odmor, prekovremeni rad, rad na državni praznik i slično. Ovim zakonom situacija se menja. Smatra da se da oko 100.000 radnika danas ima taj status. Siva ekonomija je svakako izazov sa kojim se naša Vlada i danas suočava, ali je svakako ohrabrujuća činjenica da se obim sive ekonomije smanjio u prethodnih pet godina, među registrovanom privredom sa 21,2% na 15,4% procenata BDP.

Kada se mimo propisa promet robe i usluga utajio u vrednosti od oko 10 milijardi evra, pri čemu je budžet bio uskraćen za oko tri milijarde evra, što je značilo da je svaki građanin bio uskraćen za jednu prosečnu platu na godišnjem nivou. Toliko o tome koliko je žuto pljačkaško preduzeće vodilo računa o budžetu i standardu građana, ali za svoje džepove se maksimalno potrudilo. Zato je naša Vlada 2017. i 2018. godinu proglasila za godine borbe protiv sive ekonomije, zbog čega je pokrenula realizaciju mere i aktivnosti nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije i to četiri ključna pravca; za unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora, uvođenja podsticaja za legalno poslovanje, smanjenje birokratije i jačanje poreske kulture. S toga svi činioci društva moraju da imaju zajednički cilj i zadatak, a to je suzbijanje sive ekonomije. Do sada radnici preko agencije nisu bili vidljivi u sistemu radno-pravnih odnosa. Donošenjem ovog zakona unaprediće se uslovi rada radnika angažovanih preko agencije izjednačavanjem u pogledu osnovnih uslova i bezbednosti na radu sa zaposlenima kod poslodavca korisnika, a naročito u pogledu povećanja zarada. Tako da danas možemo da govorimo o prosečnoj zaradi od 500 evra, što je za vreće žutog preduzeća bilo nezamislivo kao i stopa nezaposlenosti koja je ispod 10% danas. Za sve ove rezultate svakako dugujemo našem predsedniku Aleksandru Vučiću i našoj Vladi i naravno u danu za glasanje podržaću ovaj set zakona koji je na dnevnom redu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dragana Barišić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku ove rasprave osvrnula bih se na to da smo upravo pre nekoliko dana usvojili razvojni budžet Republike Srbije za 2020. godinu, a neposredno pre toga i rebalans budžeta. Po prvi put pozitivan rebalans čime smo omogućili da zaposleni u javnom sektoru imaju uvećane plate u rasponu od 8% do 15%, da naši najstariji građani, penzioneri dobiju jednokratnu pomoć od pet hiljada dinara, ali i uvećanje od 5,4% ali smo mislili na to da određena sredstva budu opredeljena za kapitalne investicije. U prethodnom periodu pokazali smo da nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije Srbija je postala zdrava, uređena i moderna država i da idemo napred. Ono što smo se bojali tokom pljačkaških dve hiljaditih godina da li ćemo primiti platu, sada to nije slučaj. Građani Srbije sada znaju da žive u stabilnoj i zdravoj Srbiji, a to nam pokazuje i ovaj razvojni budžet koji smo u prethodnih nekoliko dana usvojili. Ono što želim da kažem jeste to da oni koji nemaju političke program, oni koji ne mogu da daju odgovore građanima na to šta su radili do 2012. godine, danas napadaju predsednika Republike, legitimno izabranog predsednika, stavljajući mu metu na čelo. Ništa drugo ne mogu da kažu nego oprosti im bože, ne znaju šta čine, ali svakako da je pristojna Srbija protiv ovog krvavog scenarija na koji pozivaju Đilasovi plaćenici, a to sve preko pojedinih televizijskih stanica i preko nekih štampanih medija. Ono što bih još dodala jeste to da u državi u kojoj je premijer ubijen 2003. godine, ovo zaista ne vodi ničemu i zaista mi je drago da je uspela da reaguje pristojna Srbija i da se eto, na jučerašnjem skupu u Nišu okupila velika grupa pristojnih građana da osudi ovakvo ponašanje Đilasovih i Boškovih sledbenika. Uprkos svim provokacijama Srbija napreduje. Naš predsednik gospodin Vučić se ne obazire na ovakve napade jer njemu je Srbija na prvom mestu i to svakim danom pokazuje, otvarajući nove fabrike, nove puteve, a već 18. decembra uz poruku njima da oni neka rade svoj posao, on će otvoriti novi put Obrenovac – Surčin. Ono što bih još dodala ovom prilikom jeste i to da se u narednoj nedelji očekuje potpisivanje ugovora o izgradnji Moravskog koridora, jedne od najznačajnijih saobraćajnica koja će spojiti jug i zapad, zatim centralnu Srbiju, kao i Koridore 10 i 11. Značaj ovog Koridora govorili smo u prethodnih sednica i zaista ne bih ponavljala ovog puta, jer spajanjem ovog Koridora na potezu od Pojata do Čačka, gde su smešteni preko 21 hiljada privrednih subjekata, mislim da je suvišno govoriti bilo šta. To je prostor za nove investicije, nova radna mesta, što je najbitnije za naše građane. S obzirom na to da danas govorimo i o Zakonu o agencijskom zapošljavanju, a kada su u pitanju investitori veliki broj radnika se upošljava baš ovim agencijskim zapošljavanjem. Jako je bitno što će se na ovaj način regulisati njihova prava pa će imati i jednake zarade i druge osnovne uslove rada, radno vreme, odsustvo sa posla, odmor kao i bezbednost i zdravlje na radu. Upravo tako biće izjednačeni sa onim radnicima koji se upošljavaju neposredno od poslodavca. Ovom prilikom dodala bih i to da ćemo u danu za glasanje podržati ovaj set dobrih zakona, jer smo u prethodnih nekoliko godina pokazali da Vlada Republike Srbije radi odgovorno i domaćinski, a što smo dokazali i kroz sva ova povećanja zarada u prethodnom periodu. Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović. Hvala predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege. Postojeći Zakon o radu ne prepoznaje agencijsko zapošljavanje, već se bavi isključivo regulisanjem radno-pravnog statusa između poslodavca i zaposlenog. Iako Zakon o radu to ne reguliše činjenica je da agencijsko zapošljavanje postoji dugi niz godina u Srbiji, pa je i te kako potrebno da i ta vrsta radnog odnosa bude posebnim zakonom regulisana. Brojni su razlozi zašto imamo takvu potrebu, počev od toga naše zakonodavstvo želimo i hoćemo da uskladimo sa konvencijama koje je usvojila međunarodna organizacija rada, pa do toga da se spreči siva ekonomija, ali brojne zloupotrebe i eksploatacija zaposlenih, jer postoje i takvi primeri nejednakosti, diskriminacije i nelojalne konkurencije. Naime, radi se o sledećem. Poslodavac kome je potrebna radna snaga i to ne za privremeno-povremene poslove već i za poslove koji se obavljaju neprekidno u okviru njegove delatnosti zaključuje ugovor sa agencijom i dogovara nadoknadu po zaposlenom koga će mu obezbediti agencija. Agencija angažuje radnike, ali ti radnici dobijaju samo minimalnu zaradu, tako da na taj način prihodiju i agencija i poslodavac. Poslodavac, tako što dobija jeftinu radnu snagu i jeftiniju od one koju sam zapošljava, a agencija zadržava proviziju. Onaj ko radi vrlo često i prekovremeno, znači radnik, zarađuje samo minimalac. Česti su i slučajevi da i radnik kod poslodavca i agencijski rade isti posao u istim uslovima rada, a da je razlika u zaradi i prihodima višestruka u korist radnika koji je stalno zaposlen kod poslodavca. Tako je to iako Zakon o radu propisuje da za isti posao zaposleni moraju da budu isto plaćeni. Upravo zbog svega toga pomenutog, znači zbog nepravilnosti i zloupotreba koje su pričinjavane agencijskim radnicima, nadležni organi mnogo puta nisu bili u prilici da blagovremeno i na pravi način reaguju. Donošenjem ovog zakona navedenim zloupotrebama se staje na put, pa će tako i agencijski radnici imati ista prava i uslove za rad kod poslodavca kao i jednaku zaradu, kao i radnici koji su direktno u ugovornom odnosu sa poslodavcem. Osim toga, donošenje ovog zakona doprineće i zaštiti i unapređenju uslova rada radnika zaposlenih posredstvom agencije, bolje uslove za bezbednost radu i zdravlje na radu, i primena ovog zakona doprineću suzbijanju sive ekonomije, odnosno smanjivanju rada na crno. Agencijski radnici imaće jednake zarade kao i radnici stalno zaposleni kod poslodavca neće više dolaziti do toga rada na crno, ili će svesti na najmanju moguću meru. Osim toga, agencijskim radnicima, budući da će imati izjednačene uslove, povećaće se životni standard i smanjiće se stopa siromaštva. Na kraju, želim da osudim crtanje mete na čelo predsednika Srbije i nišanjenje puškom, kao monstruozni čin i pozivam sve državne organe, ali i novinarska udruženja da reaguju na ovakve bolesne manifestacije Đilasa i njegovih pajtosa. Zaista, ovakvu jezivu mržnju svaki normalan čovek će da osudi. Meta na predsednikovim grudima je u suštini meta u svakoga od nas, a mi to nećemo dozvoliti. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege. Kada sam pogledao dnevni red za ovu Sedmu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, od predloženih tačaka dnevnog reda upravo sam poželeo da prodiskutujem o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Neko će možda pomisliti šta tu ima da se diskutuje. Izmenjena su tri člana u svakom od članova zakona, izmenjena godina kada treba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora. E, upravo to hoću da prodiskutujem i da naglasim da smo došli u situaciju da u zakonu menjamo samo godinu, sve ostalo ide najboljim mogućim tokom, a sve to zahvaljujući velikom, pre svega, znanju, zatim radu, energiji i požrtvovanju predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. Koliko je samo predsednik Vučić u prethodnim godinama bio napadan, osporavan po razno-raznim novinama, emisijama, forumima i društvenim mrežama, najgore moguće komentarisan od strane Đilasović istomišljenika, koji su uništili Srbiju, koja je zahvaljujući njima bila u živom blatu i gotova da nestane. Koliko su se samo podsmejavali i komentarisali kako nije realno obećanje našeg predsednika da će prosečna plata u 2019. godini biti preko 500 eura. I, evo obećanje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o visini prosečne plate dao građanima Srbije je i ispunio. Moram da naglasim da je realni rast zarada u prvoj polovini godine bio 7,3% i najbitnije je da je prevashodno vođen rastom zarada u privatnom sektoru. Takođe rebalansom budžeta je definisano i povećanje plata u javnom sektoru između 8 i 15%, tako da će upravo rast plata u javnom sektoru do kraja godine uticati na to da prosečna plata u Srbiji, u decembru dostigne nivo od preko 500 evra. U našem budžetu je ostvaren suficit i rebalansom budžeta usmeren je višak novca ka većim kapitalnim investicijama i upravo ka povećanju plata u javnom sektoru, kao i isplati jednokratne pomoći penzionerima je teško pogoditi gde bi ovaj novac završio da su ga drugi usmeravali, nije sigurno. Teške u hrabre mere su iza nas i zato sada imamo novca i za ulaganje u zdravstvo, prosvetu, infrastrukturu u podizanju životnog standarda. Polako ali sigurno idemo ka boljem životu i konačno možemo da kažemo da je Srbija na pravom i stabilnom putu ekonomskog razvoja. U prilog tome ide i činjenica da smo republički budžet usvojili u novembru, dakle mnogo pre krajnjeg roka, što se nije desilo godinama unazad. Predsednik Aleksandar Vučić sa ministrima iz Vlade Republike Srbije znao je kako da se izbori da na zdravim osnovama ne zadužujući se i ne uzimajući skupe kredite, a što je najvažnije, ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost postigne da građani osete boljitak. Ovakvi predlozi zakona su nešto čemu se građani Srbije raduju i zato će SNS glasati za njegovo usvajanje. Reč ima narodni poslanik Desanka Repac. Zahvaljujem. Poštovani predstavnici Vlade, poštovani poslanici, poštovani građani Srbije, danas razmatramo prateće zakona budžeta Srbije, pet Predloga zakona o izmenama sistemskih zakona o platama. Skupština Srbije je usvojila budžet Republike Srbije za 2020. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.314 milijardi dinara, rashodi od 1.334 milijardi dinara, a deficit će iznositi 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% BDP. Budžet je planiran na osnovu procene da će rast BDP u 2020. godini biti 4%, a da će inflacija iznositi 2% Najveći doprinos rasta BDP u trećem kvartalu 2019. godine, dalo je građevinarstvo, 39,9% u odnosu na 2018. godine. Ovaj ekonomski bum koji je Srbija doživela zahvaljujući Vladi i predsedniku Aleksandru Vučiću, rizičnim reformama, ogromnom radu, investicijama, smanjenju plata, smanjenju zarada, zabrani zapošljavanja i racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru, to su mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije. Među ovim pratećim zakonima budžeta Srbije, ja ću nešto da kažem o Predlogu zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomnih pokrajina jedinica lokalne samouprave. Ovaj Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima pokrajina i lokalnih samouprava sadržan je u odredbama našeg Ustava, u čl. 97. i 17, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju. Razlog za donošenje ovog zakona treba da redefinišu rokovi od kojih počinje primedba da odredbama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa predloženim izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Izmenama zakona o zaposlenima u AP i jedinicama lokalne samouprave obezbeđuju se uslovi za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova pokrajine i jedinica lokalne samouprave i uvode se principi rada koji omogućavaju da se poslovi iz nadležnosti AP i jedinica lokalne samouprave obavljaju stručno i zakonito. Imajući u vidu da su plate zaposlenih u AP i jedinicama lokalne samouprave uređene većim brojem propisa različite pravne snage, tako da nemamo jedinstvenu osnovicu za obračun i isplatu plata zaposlenih, ovaj Zakon treba da reši nedostatak efektne kontrole, problem upravljivosti, odnosno transparentnosti i nepravičnosti dalje egzistencije ovakvog stanja. Treba da se slede ciljevi postavljeni Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru na čijoj se osnovi donosi. Imamo četiri člana u ovom zakonu koja se menjaju - član 32, menjamo ga sa članom broj 1. Članom 32. Zakona o platama uređuje se način određivanja osnovice prilikom prelaska na novi sistem plata za 2021. godinu. Članom 2. menja se član 38. Zakona o platama, odnosno propisuje se da se odredbe o nagrađivanju službenika većim koeficijentom primenjuju počev od 2022. godine, na osnovu ocena donetih od 2020. i 2021. godine. Trećim članom menja se član 42. Zakona o platama, redefinisanjem rokova od kojih počinje primena tog zakona tim članom. I četvrto, članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu. Od 1. januara se ovaj zakon primenjuje 2021. godine. Hvala vam. Izvolite. Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, danas raspravljamo o novom setu zakona, a ja ću se osvrnuti na Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi stupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku. Dosadašnjim Zakonom o radu takvo zapošljavanje nije bilo predviđeno, pa tako Zakon o radu poznaje samo ugovor između poslodavca i zaposlenog. Primenom ovog predloženog zakona ispoštovaćemo i međunarodne standarde i međunarodnu organizaciju rada. Jasnim preciziranjem rada agencije uređuje se ova oblast, u zaštiti svih zaposlenih lica, radnom pravu, kolektivnom ugovoru. Ovim zakonom agencija sklapa ugovor sa poslodavcem o ustupanju radnika, a takođe radnik sklapa ugovor sa agencijom. Ugovorima su predviđeni pravo na godišnji odmor, pravo na odmor u toku dana, pravo na smeštaj i hranu, kao i pravo na prevoz. Donošenjem ovog zakona, sve zainteresovane strane ulaze u borbu protiv sive ekonomije i oblika rada na crno, a ono što je najbitnije, prestaje diskriminacija svih radnika koji su do sada radili na crno i iskorišćavani od strane poslodavaca. Ono što je takođe dobro, javlja se zdrava konkurencija, agencije koje se bave ustupanjem radnika, a onda se radnici opredeljuju za bolju agenciju. Ovaj zakon je nov sistemski zakon, koji će svoju primenu pronaći najviše kod sezonskih radnika i ono što je najvažnije, uticaće na smanjenje siromaštva. Borba našeg predsednika Aleksandra Vučića, naše Vlade i SNS je da siromaštvo što pre bude iskorenjeno i da životni standard naših građana bude svakim danom sve bolji. Ovaj zakon će uticati na tržište rada i uopšte kretanje radne snage, kao i ukidanje nelojalne konkurencije. Zakon takođe omogućava i sindikalno organizovanje zaposlenih, kao i kolektivno pregovaranje, sa mogućnošću izbora pregovarača u ime svih a sa agencijom, zbog specifičnosti načina zapošljavanja. Zakonom je takođe predviđeno da inspektorat vrši kontrolu poštovanja zakona, primenu važećih propisa u radu agencije i u odnosu poslodavca prema radnicima koji su angažovani preko agencije. Danas kada je stopa nezaposlenosti 9,5 u odnosu na 2012. godinu kada je bila skoro 26%, ovakvo zapošljavanje preko agencije će uticati i na smanjenje stope nezaposlenosti. Na kraju, htela bih da naglasim da je ovim zakonom obezbeđen i pravni osnov, kojim propisima će se štititi svaki zaposleni radnik preko agencije, a usvajanjem ovog zakona, njegova primena će imati na celoj teritoriji Srbije, a najčešće u manjim regionima naše zemlje, tamo gde imamo najčešće zapošljavanje sezonskih radnika. U danu za glasanje, pozivam svoje kolege da prihvatimo Predlog zakona. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče, koleginice i kolege, narodni poslanici su uglavnom sve rekli danas o ovim zakonima, a u Zakonu o sistemu plata u javnom sektoru, ono što je najvažnije, samo u dve rečenice - potrebno je redefinisati rokove od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinim delovima javnog sektora. I to je suština svega. Zato će se do 1. januara 2021. godine uskladiti zakoni kojima se uređuju plate zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika vojske Srbije, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. Da vas puno ne gnjavim, kolege i koleginice su o tome rekle, ali bilo bi dobro da i mi malo stavimo na dnevni red pitanje plata narodnih poslanika da nam se ne bi dešavalo da ima narodnih poslanika koji dve godine ovde nisu ušli u salu, a primaju platu i rade na drugim radnim mestima. Jedan od tih je večiti docent Žarko Korać. Verovatno se i ne sećate da je on uvaženi narodni poslanik, a evo na televiziji svako veče blati i državu i predsednika i narodne poslanike itd. Vidite, prazne su klupe. Kada smo već kod toga, jedan od njih jeste i dr Ivić Rašković Sanda. Zamislite, ta žena, verovali ili ne, ako ste pratili, godinama blati Republiku Srbiju i srpski narod. Najnovije, smeta joj poseta predsednika Belorusije Lukašenka Narodnoj skupštini Republike Srbije i sutra njegovo obraćanje nama narodnim poslanicima. Zamislite šta je rekla?

Da li možete verovati, poštovani narodni poslanici, da to dr nauka izjavljuje, a zna da Lukašenko ni Belorusija nikada nisu bili protiv Srbije, pogotovo Lukašenko. To gospođi Rašković smeta što nisu bili protiv Srbije, jer ona kontinuirano, sa svojim gazdom Jeremićem, vređa Republiku Srbiju i građane Srbije. Sećate li se njene izjave o Srebrenici da se, citiram „desio genocid“, a da je „Oluja“ bila „humanitarna akcija“ Ovo za genocid u Srebrenici niti jedan zapadni, od 60 istražitelja i istoričara koji su vršili istraživanja nije tvrdio. Još jedan put joj preporučujem neka pročita tri knjige prof. dr Vojislava Šešelja, posebno ovu prvu, pa će videti o čemu se radi. Ona je 5.11. 2018. godine, zamislite, na sednici Narodne skupštine Republike Srbije prilikom najave odlikovanja predsednika Vučića od strane predsednika Ruske Federacije, Vladimira Vladimirovića Putina rekla, ovde u ovom visokom Domu, citiram: „To je laž, od toga nema ništa“, završen citat. Istina je, dame i gospodo, da je predsednik Aleksandar Vučić odlikovan ordenom Aleksandra Nevskog i to pre njega su dobili jedino Nikola Pašić i Knjaz Miloš. Ona nema ni malo morala, ne poslaničkog, nego ljudskog, da dođe u ovaj visoki Dom da se izvini, ne nama, nego Ruskoj Federaciji, Vladimiru Vladimiroviću Putinu i ono što je najvažnije, građanima Republike Srbije i državi Srbiji u celini. Poštovani građani, šta reći o njima? Evo, vidite šta se dešava sa DS. Kad sam u ovom visokom Domu rekao da Dragan Lutovac zvani „zalutovac“ uništava DS, pa on je juče ubio i demokratiju. Videli ste u svojoj stranci, jer Dragan Đilas na sve moguće načine preko Zorana Lutovca pokušava da kontroliše čak i DS koju je svojevremeno on uništio. To nema nigde na svetu. Dakle, vidite o čemu se radi. Sinoć, molim vas, u „Utisku nedelje“ kod Olje Bećković, znate li vi šta je Mališićka novinarka izjavila? Šokirala je one koji su gledali. Šokirala je predsednika, čini mi se, Udruženja novinara Srbije i Olju Bećković koja je nema ostala. Znate šta je izjavila? Da je Republika Srbija ludnica i da ključeve ima jedan čovek. Ne mogu da verujem da se NIN na to spustio, u kom sam ja svojevremeno, osamdesetih godina, vodio polemiku sa čuvenim Vukom Pavićevićem tri meseca oko jedne teme. Ne mogu da verujem. Inače, ta novinarka je puna mržnje, ako je pratite danima na „N1 - CIA“ i ona građanima sinoć poručuje da nisu normalni zato što većinski misle, samo je ona Bogom dana. Gle čuda, predsednik Udruženja novinara Srbije joj je preporučio na kraju da menja profesiju. Nema za nju profesije. Izvinite, ali ona nije ni za čuvanje ovaca. Ja joj preporučujem neka se okrene kodeksu novinara, član 1. neka ga svaki dan ponavlja.

Deset minuta ga novinari pitaju da se izvine za onu metu koju je napravio na onoj naslovnici NIN-a. Sinoć, kažu neki, izvinio se. Nije tačno, gospodo narodni poslanici, uvaženi građani. Neće on to učiniti. To je vrlo čudan čovek. Kao i moje koleginice i kolege, naravno da ćemo glasati za ove zakone. Zakon o platama je jako važan za sve građane Republike Srbije. Da li oni sada egzistiraju negde? Egzistiraju negde više, negde manje, ali je bitno da ga dobro pripremimo, ovo što ministar Ružić rekao, da se dobro pripremi kako bi startovali zaista sa punom parom. Vidim da Ministarstvo zaista to i čini. Hvala lepo. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Pošto se niko ne javlja, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačka od 12. do 16. dnevnog reda. Sa radom nastavljamo sutra u 10,